Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman.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

Návrh novely zákona rozděluje vyjmenovaná hospodářská zvířata na hlavní druhy zvířat upravené nařízením, tzn. skot, prasata, ovce, kozy a koňovití, a ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata druhy zvířat tímto nařízením neupravené, tzn. drůbež, ryby, včely, kde se dosavadní zákonná úprava nemění. V návaznosti na nařízení Evropské unie byla přepracována ustanovení týkající se uznaných chovatelských sdružení a chovatelských podniků prasat. Nové nařízení umožňuje, aby v jednom členském státě existovalo více plemenných knih pro stejné plemeno. Nařízení dále zavádí přeshraniční fungování plemenných knih. Posouzení a uznávání plemenných knih bude sice nadále provádět Ministerstvo zemědělství, avšak nařízení umožňuje odvolání vůči rozhodnutím členských států k Evropské komisi. Z důvodu zavedení nového zootechnického osvědčení nařízením Evropské unie byla upravena i problematika uvádění plemenných zvířat do oběhu.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 15. schůzi dne 10. října 2018 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí Ministerstva zemědělství a přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Tak to byl pan ministr. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 169/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec David Pražák a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Dopředu jenom avizuji, že v rámci podobné rozpravy bych navrhl zkrácení lhůty na sedm dnů. Takže nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného. Není. Takže já obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pan ministr, pan zpravodaj? Nemáte zájem. Takže já nyní otevírám podrobnou rozpravu. Ano, pan poslanec Pražák má zájem vystoupit v podrobné rozpravě.

Reflektuji váš návrh. Já tedy končím podrobnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan zpravodaj, pan ministr, máte zájem? Nemáte zájem.

Přistoupíme k hlasování.

Návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu programu naší schůze, schůze Poslanecké sněmovny.